Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále vystoupí v rozpravě pan poslanec Václav Klaus a do rozpravy se přihlásil pan poslanec František Vácha. Chtěl bych říci, že poslanci za hnutí Trikolóra podpoří tento vládní návrh zákona, protože jsme bytostně přesvědčeni, že základem a nejvyšším právem v republice je Ústava.

Upřímně, nebyli jsme od toho příliš daleko, jak jsem sledoval tu debatu. A je skutečně zásluhou takřka celé opozice, že se vyvinul takový tlak, že dnes máme poměrně konsenzuální návrh zákona, se kterým, myslím, tady panuje všeobecný souhlas.

Když hovoříme o volbách, musím také říci, že když zvažujeme na jedné misce vah nebezpečí zdravotní a na druhé demokracii, tak si myslím, je jasné, že volba musí být demokracie.

Myslím, že to zdravotní riziko není příliš velké. Jsme kulturní země. U našich volebních místností se netvoří takřka nikdy žádné fronty, natož u senátních voleb nebo krajských. Že je tam jistá míra rizika pro členy volebních komisí, to je pravda.

Volby jsou přímé.

Musíte tady být fyzicky přítomni. Tato debata, si myslím, je zásadní.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, za klub TOP09 bych chtěl prohlásit, že vládní návrh zákona, podpoříme. Chtěl bych panu ministrovi a Ministerstvu vnitra poděkovat, že ten zákon připravili, i když ze začátku to vypadalo, že se tomu budou bránit, a že přistoupili i na návrhy opozice a že nezůstalo jenom u toho drivein, kde byly obavy, že vlastnictví vozidla by nějakým způsobem ne úplně korespondovalo s volebním právem. Nicméně já bych měl na pana ministra jeden dotaz, případně jestli by mohl uklidnit moje obavy.

Bude muset deset minut čekat. Ono deset minut je hodně. Ale když si to spočítáte, tak vlastně v prvním dni je to od sedmi do dvaceti dvou hodin.

To bych poprosil o ubezpečení. A pak mám jeden dotaz, kterým pravděpodobně otevírám Pandořinu skříňku. Ale rád bych se zeptal, co se stane, když ten volič prohlásí, že za ním ta komise nedorazila. Ta komise samozřejmě bude mít nějaký zápis, že někam dorazila, ale teď bude volič, který se přihlásí na krajském úřadu, a ta komise to prostě nestihne tam se na to místo dostavit.

To znamená, ti, kteří ho neaplikovali, pravděpodobně nejsou těmi voliči.